EET významně zvyšuje důvěru zákazníků v prodejce, který tak získává jistotu, že DPH, které v ceně za zboží či služby platí, je skutečně odváděna státu. Samotná účtenka je tak vlastně transparentním účtem, který odstraňuje mezi zákazníkem a prodejcem podezření z podvodu. Na druhou stranu prodejce si tak vytváří dobré vztahy se zákazníky, má lepší přehled o svých tržbách, skladovém hospodářství a často tím také eliminuje podvody svého personálu.

Ptal se někdo těch firem? Firmy by třeba uvítaly, kdyby výměnou za setrvání v EET získaly výhody. Stimulovat dobrovolnou evidenci tržeb je možné například slevou na dani z příjmu nebo prodloužením některých lhůt, v nichž jsou poplatníci a plátci povinni podávat přiznání nebo hlášení, mohli by také snížit frekvence těchto reportingových povinností, nastínil například šéf odboru legislativy, práva a analýzy Hospodářské komory Ladislav Minčič. Elektronická evidence tržeb tak vlastně nevadí nikomu, koho se týká. Z nějakého důvodu vadí jen a pouze současné vládní koalici. A proč? To je myslím nade vše jasné. Co ale zdá se nevadí, je propad příjmů státního rozpočtu, které byly na EET navázány. Ročně se jedná zhruba o 14 miliard. Kdyby ministr financí odmítal zavést třetí a čtvrtou vlnu, ještě bych to dokázal pochopit, protože politika často vítězí nad zdravým rozumem, jak jsme často svědky. Ale proč ruší i zaběhlou první a druhou vlnu? EET jednoznačně splnila očekávání a narovnala podnikatelské prostředí v České republice. Eliminace nekalé konkurence a vytvoření podmínek pro férové podnikatele byly i důvodem, proč byla EET od začátku podporována většinou profesních a odborových asociací, komor a svazů. Nenacházím jediný důvod, proč elektronickou evidenci tržeb zrušit, proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Už jste to stihla?

Omlouvám se, ale skutečně to tak funguje. Paní poslankyně Oborná je nyní na řadě. Prosím. Děkuji za slovo. Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře. Samozřejmě chápu, jsme ve třetím čtení.

Já jako členka hospodářského výboru bych chtěla, aby zde zazněl hlas Hospodářské komory, protože to považuji za velmi důležité. Někteří kolegové už to zde zmiňovali. Vlastně paradoxně tím svým rozhodnutím jdete proti zástupcům podnikatelů, protože právě jeden z významných hlasů pro podporu dobrovolné evidence zní z Hospodářské komory.

Cituji: Podnikatelé, kteří zatajují tržby, a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou nepochybně zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci.

Tohle je jasný názor a vzkaz právě od lidí, kteří zastupují podnikatele.

Chtěla bych zde také připomenout, že EET podpořila celá řada podnikatelských svazů i samotných podnikatelů, kteří opakuji žádají alespoň jeho zachování v dobrovolné formě. EET podnikatelům pomáhá s vedením účetnictví a v neposlední řadě i při kontrole zaměstnanců.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova. Děkuji za slovo.

Stát přijde o možnost průběžného sledování stavu ekonomiky v jednotlivých oblastech podnikání i regionech republiky.

Poslaneckou sněmovnu čeká rozhodnutí o osudu elektronické evidence tržeb.

Proti zrušení je i Hospodářská komora, to již bylo i přede mnou řečeno. Cituji: Neodstraňoval bych to, po čem je ze strany řady podnikatelů poptávka a co podle nich funguje, protože to narovnává podnikatelské prostředí a přispívá k nestranné digitalizaci státu.